Řešením, aspoň tak vidíme u nás v KSČM, je pokusit se ona pracovní místa udržet, pokusit se ona pracovní místa rozvíjet, pokusit se pojistit jejich dlouhodobou existenci. Protože není, pravda, povinností státu pomáhat soukromým firmám, ale je povinností státu starat se o své občany tak, aby nepřicházeli bezdůvodně o práci. Chceme, aby tam zůstala pro ty lidi práce. Chceme, aby bezprostředně aktuálně teď v této situaci měly jejich rodiny zajištěny prostředky k životu. V posledních dnech a hodinách se situace nějakým způsobem řeší. Slyšeli jsme všichni, že zájem projevily jisté finanční skupiny nebo finančníci. Já v této chvíli mohu prohlásit, že je jedno, kdo přijde s pomocí, kdo přijde s nějakým záchranným plánem pro to, aby i nadále ta pracovní místa tam mohla být.

Chci se v této souvislosti ještě zmínit o tom, že nebýt silných odborů, a zde musím poděkovat hornickým odborům a jejich představitelům, nebýt silných odborů, zdaleka ani veřejnost není tak dobře informována o této situaci. A musím říci, že byť mnozí lidé zpochybňují vůbec samu existenci odborů nebo důvod členství v odborech, tak právě v takovéto situaci, v mezní situaci, kdy jsou ohroženy jistoty, a to ty základní jistoty, má smysl v odborech být, má smysl se v odborech angažovat a má smysl se pokoušet prostřednictvím odborové organizovanosti vyvíjet soustředěný tlak na řešení takovýchto krizových situací. Paní a pánové, možná jste sami na své vlastní kůži zatím nepocítili, co to je existenční strach. Ti lidé bezprostředně teď v OKD, ale následně i ti další, dříve kdysi dávno zařazovaní do kategorie jedna, to už bezprostředně na své kůži pociťují. Těm z vás, kteří jste mě poslouchali, co vám tady říkám, dokonce těm z vás, kteří pro to budou hlasovat, tak těm děkuji a prosím, abychom se skutečně vážně tou situací zabývali. Vzhledem k vážnosti navrhuji, aby ten bod byl zařazen na zítřejší den jako první bod po pevně zařazených bodech odpoledne. V případě, že nebude dostatek vůle k tomu, abychom se tou vážnou situací v hornictví zabývali, avizuji, že uděláme všechno pro to, aby byla k tomuto tématu, nejen k OKD, ale obecně my nechceme stavět zaměstnance jednotlivých oborů a odvětví proti sobě, protože je řada dalších ohrožených zaměstnanců budeme dělat všechno pro to, aby byla k tomuto bodu svolána mimořádná schůze Poslanecké sněmovny. Děkuji za pozornost. Děkuji.

Teď s přednostním právem pan předseda klubu Úsvit.

Jsou před krachem. V Moravskoslezském kraji je reálně ohrožena práce pro více než 10 tisíc pracovních míst v samotném OKD a dle odhadu odborářů pro dalších 20 tisíc lidí v navazujících odvětvích. Podstatou ale je, že tento hrozící kolaps Moravskoslezského kraje je důsledkem zlodějny, která se jmenuje privatizace OKD. Fakta.

V rámci privatizace se však prodalo i cca 20 dceřiných společností OKD, z nichž drtivá většina nebyla vůbec pro výpočet privatizace oceněna, a panu Bakalovi je předali úplně zdarma.